Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Kovářová fakticky. Vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, co teď musím říci. A co se nestalo. Já se tedy moc omlouvám, to je někdy možné. Já ovšem někdy nesouhlasím s větami, které říká pan ministr, a také se o tom nevyjadřuji tímto způsobem. A prosila bych ho, aby mi to tady nepokřikoval zezadu tímto stylem, protože to není hodno ministra.

Takže nevím, možná to chtělo vyšetření na ušním.

Chtěl jsem nechat zareagovat paní Kovářovou, ale nejde to.

Ale bohužel v nemilosti ho předložila opoziční strana, Starostové a nezávislí. Prosím, pojďme to pustit do druhého čtení. A jistě víte, že podle jednacího řádu můžeme až do zahájení rozpravy ve třetím čtení ten návrh vzít zpět. Pokud to odpoledne dobře dopadne, tak se to jistě může stát, můžeme to vyřešit takto. Ale pusťme to prosím teď do druhého čtení. Ta situace je opravdu akutní. Děkuji za pozornost. Tak já jenom jednu poznámku na pana ministra. Pane ministře, nechte toho. Je to situace velmi nepříjemná. A nějakým způsobem zezadu mentorovat, ještě ke všemu dámu, tak to svědčí něco o vaší lidské kvalitě.

Děkuji za slovo.

Takže já bych to tady rozhodně nezlehčoval, jako že starostové dali hlavy dohromady a našli řešení, ale to řešení může mít fatální dopady zase na nějaké jiné souvislosti. A já se přiznám, že si netroufnu tady od stolu říct, že to bude dobré nebo špatné. A z mé zkušenosti v této Sněmovně v minulosti prostě v následujících čteních často není těm návrhům věnována taková věcná kontrola, jak by bylo potřeba. Takže prosím nenálepkujte tady lidi, kteří mají k tomu návrhu výhrady, tím, že chtějí znemožňovat stavění.

Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana přesedajícího. Problém přece není v tom, že chybějí úředníci.

To je ten problém. Ten problém je, že státní správa dostává neustále nové a nové kompetence a zvyšuje se byrokracie.

A teprve ve druhém, třetím čtení toto přece můžeme vyřešit. Takže teď s řádnou přihláškou pan zpravodaj.

Bylo tady zmíněno, že není dostatek odborníků na daných úřadech územního plánování. dostatek není kdekoliv, nejen ve veřejné správě, ale i v hospodářství naší České republiky. Setkáváme se s tím dnes a denně. To je první takový argument.

Ale přece už tady bylo také několikrát zmíněno, že připravovaný tisk 76, kde se řeší novela zákona 416, bude tady tuto tematiku řešit. To znamená, bude se tam řešit i vydávání koordinačních stanovisek, v jakých případech ano, v jakých ne. Několikrát se to tady točilo. Takže já z toho důvodu, že touto tematikou se bude zaobírat ten tisk, který, předpokládám, bude v následujících dnech nebo týdnech probírán, tak si myslím, že bychom tady zbytečně mařili čas, abychom to probírali na dvou úrovních. Navrhuji, aby tento tisk byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji za pozornost. O tom samozřejmě budeme hlasovat. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Prosím pana navrhovatele. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ještě jednou na závěr této plodné diskuse požádal o podporu toho, aby daný návrh postoupil do druhého čtení. Máme tady objektivně existující problém, který vznikl novelizací stavebního zákona. Máme tady stovky a tisíce lidí marně čekajících až 55 týdnů na stavební povolení. Pokud se ptáte na hospodářský dopad našeho nařízení, tak nemůže být negativní, jelikož naopak ubírá byrokratickou zátěž a případnou náročnost na personální zajištění této agendy. Pokud se ptáte na to, zda bude koordinován soulad s územním plánem, tak v případě staveb, jako jsou garáže, jako jsou bazény, je koneckonců i tento argument malinko směšný.